Tak prosím o odpověď, jestli tohle monitorujete, jestli pracujete s těmi termíny. Ty peníze vrátíme Evropě, povede se vám vydiskutovat, že alokujeme jinak a jinde? Na to bych rád znal vaši odpověď.

Za druhé, co hrozí. Už se nebudu opakovat, už jsem to řekl a díval jsem se krátce do vyjádření pana ministra Šalomouna, ale možná nebudu ho číst celé, možná rychle těch několik klíčových vět je dobré odcitovat.